Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Hlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy a můžeme rozhodnout o návrhu zákona jako o celku. S přednostním právem nyní pan předseda Mihola, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych chtěl požádat o pětiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu KDUČSL. Eviduji tuto žádost. Pan předseda Kalousek. Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za vstřícnost, se kterou umožnila oddělené hlasování o návrzích pana poslance Klučky.

Děkuji.

Poprosím pana ministra. Ministry.

Jak konstatovala paní zpravodajka, o všech návrzích bylo hlasováno a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.